A já bych chtěl připomenout, že my jsem tím primárním nositelem zákonodárné iniciativy, a že bychom tedy velice opatrně měli vážit veškeré úpravy jednacího řádu, který by takovýmto způsobem mohl komplikovat či podvazovat možnosti a snahy nás zákonodárců předkládat návrhy zákonů a případně pozměňovací návrhy.

Takže to jsou podle mě návrhy, které jsou zcela odtržené od reality, dotýkají se každého nás, jednotlivce, poslance, který je nositelem toho základního práva, se kterým sem jde do Poslanecké sněmovny. A toto právo si nenechme omezovat, braňme ho, protože toto je to, co vytváří suverenitu parlamentu. Děkuji vám. Pan poslanec Adámek se svou faktickou poznámkou. Takže ho odmazávám, a poprosím pana poslance Černocha. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající.

A nejsem obhájce pana Laudáta, ale myslím si, že tato slova nebyla fér. Nebyla fér. Myslím si, že jsme tady zažili všichni. A v té chvíli, kdy ty emoce přijdou bylo tady bouchání do stolu, bylo tady dupání. Prostě patří to k nějakému vyjádření svého vlastního názoru. Nemyslím si, že je správné označovat někoho zhůvěřilým zvířetem, protože pokud chceme ukazovat do budoucna nějakou kulturu, nějakou výši té kultury, tak si nemyslím, že tato slova dnes měla zaznít. Děkuji vám. Další v pořadí je pan předseda Okamura, poté pan poslanec Komárek. Vážené dámy, vážení pánové. Bylo to první jednání podvýboru pro Ústavu, kde jsme projednávali 17 návrhů.

Je to tady tabulka černé na bílém, a proto s plnou vážností říkám: My jsme se na něčem dohodli, nalezl se kompromis, a teď tady ve Sněmovně, protože je před volbami, tady předvádět nějaké návrhy, to není správné.

Jinak jsem chtěl říci omezování času. Dokonce tady hnutí ANO navrhovalo omezování času při vystoupení při schvalování programu schůze. No promiňte, ale já bych se rád vyjádřil při programu, což bylo jediné hnutí ANO, to tady navrhovalo v tabulce. Ale já bych byl rád, abych se mohl demokraticky vyjádřit při schvalování programu schůze.

Slibovalo se, že to bude na zářijové schůzi.

Oni chtějí slyšet naše názory na jednotlivé zákony, a tyto nedemokratické návrhy prosím tady nedávejte. Já se proti tomu důrazně ohrazuji! Děkuji vám. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, poté pan poslanec Nykl, poté pan poslanec Stanjura. Tak děkuji. Já jenom krátká reakce vysoce váženému kolegovi panu Urbanovi prostřednictvím předsedajícího. Mně nevyčítejte to, co říká Andrej Babiš.

Na tom trvám, to je bohužel pravda. Přečtěte si stenoprotokoly, je to prostě tak. Další bod je velmi krátký. Těm, kteří říkají, že my omezujeme práva opozice, vzkážu: Za prvé ne my. Je to poslanecký návrh. A jestli chcete zakazovat pozměňovací návrhy, tak omezujete práva všech vy. A neomezuje práva opozice stanoví řečnickou dobu, to znamená stanoví stejná pravidla pro všechny. V žádném případě nebere opozici možnost obstruovat. Kdo si přečetl jednací řád jenom z rychlíku, tak to samozřejmě z toho zjistí, protože jakékoliv jednání může být stejně zablokováno, jak tím opozice vyhrožuje, má na to právo. Já si myslím, že demokracie je svatá věc, právo opozice se vyjádřit taky, ale to jí tento poslanecký návrh paní kolegyně Jermanové nebere. Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Skutečně než na člověka přijde čas, tak ta diskuse dospěje hodně daleko. Ale myslím si, že přišla chvilka, kdy se sluší k něčemu promluvit. Dámy a pánové, poslanci ANO bezesporu mají právo předložit svůj návrh, a my, byť jsme tím trošku zaskočeni, budeme mít možnost o něm rozhodnout. Nechci se nikoho z předřečníků vůbec dotknout, ale poněkud jsme jako příslušníci standardních politických stran, a vidím, že se standardní politickou stranou stává i Úsvit, skutečně svým kolegům sedli na lep, protože po této diskusi těstě před volbami bude jasně vidět, jak se chovají příslušníci standardních politických stran, jakou máme shodu, jak se díváme na klasický demokratický proces. Dámy a pánové, já se za to nestydím, ano, teď tu před vámi stojí příslušník standardní politické strany, protože já pro tento váš návrh též ruku nezvednu.

Měly to Věci veřejné, vidím, že tou cestou se vydalo ANO. Ani mě nebude mrzet, když dojde do stejného cíle. Před volbami je to pěkné, ale dohoda a politická kultura prostě k této Sněmovně patří.